Vzhledem k tomu, že paní ministryně Černochová je řádně omluvena, trvá tedy i nadále důvod pro přerušení a já ukončuji projednávání této interpelace.